Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, příjemné pozdní odpoledne.

Nebudu tady načítat celé důvodové zprávy, jenom ve stručnosti vás chci informovat, čeho se týkají.

Jak nám ukázala koronavirová krize, je dobré mít připravené peníze v případě, že nějaká podobná krize se objeví. Nějakým velkorysým darům do zahraničí v řádu stovek milionů korun rozhodně není důvod. Naopak prostředky na řešení krizových situací, stejně jako finance pro naše záchranné složky, jsou dnes jednoznačně prioritou. Já bych chtěl říct ještě jednu věc vlastně ke všem čtyřem pozměňovacím návrhům. Jsou to všechno peníze, které náš stát nějakým způsobem rozdává nebo věnuje do zahraničí, ale jsou to peníze, které si musíme půjčit. Takže já si myslím, že rozdávat může ten, který má dostatek nebo přebytek svých vlastních zdrojů, ale rozhodně ne ten, který se kvůli tomu musí zadlužovat.

A tam ho navrhuji rozdělit na 64 mil. korun do ukazatele vládní rozpočtová rezerva a po třech milionech korun do rozpočtových položek Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská. Potřebuji za potřebné posílit v této době objem prostředků určených na finanční pomoc a kompenzace občanů živnostníků a firmám postiženým dopady pandemie koronaviru. A i rozpočty občanských spolků, které pečují o odkaz veteránů protinacistického odboje a vzniku republiky.

K zahraniční rozvojové pomoci bych chtěl říct, že její systém spočívá tak, že projekty, které financuje Ministerstvo zahraničních věcí, provádí nějaká neziskovka, která většinu těchto peněz spotřebuje na svoji vlastní režii, na svůj vlastní provoz. Takže tyto peníze, které si opět musíme půjčit, slouží především k tomu, aby byly financovány neziskovky spřátelené s vedením MZV.

Takže já vás si dovolím požádat o podporu těchto návrhů. Věřím, že ty peníze, které, když už si je doopravdy musíme půjčit, tak budou účelněji vynaloženy, tak jak jsem přednesl. Děkuji vám za pozornost.

Takže děkuji za slovo. Je to souhrnný pozměňující návrh, v rámci kterého přicházíme s úsporami ve výši téměř 81 mld. korun. Je to reakce na schválený daňový balíček, to znamená, že přinášíme úspory téměř ve výši předpokládaného výpadku. Z obecných tezí řeknu, že se zaměřujeme především na provozní výdaje, neškrtáme v investičních výdajích. To je asi všechno. Je tam úspora na platech, je tam úspora, co se týče nejrůznějších dotací podnikatelským subjektům.

A ty tři nejvyšší jsou právě výdajová položka na neinvestiční nákupy a související výdaje státních organizací. Tam je plánovaná úspora více jak 22 mld. korun. Je potřeba říci, že celková výše této kapitoly, nebo tohoto typu výdajů činí více jak 122 mld. korun.

Myslíme si, že stát má prostě začít šetřit sám u sebe. Ta druhá položka je snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v institucích státního charakteru.

Realita této vlády je, že za její funkční období přibylo 16 tis. státních úředníků, což jsou náklady zhruba téměř ve výši 8 mld. korun. Na této položce, na úspoře platů, navrhujeme uspořit téměř 17 mld. korun. Nicméně když si tu částku rozdělíme, tak jenom prázdná tabulková místa činí 8 mld. korun, což je polovina této částky.